Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice, imamo nekoliko replika na izlaganje ministra Kuščevića. Prva replika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Ne mogu replicirati jer ministra nema tu, nema smisla, možemo li sačekati dolazak ministra? Znači ja pozivam na ministrovu riječ i mi ćemo ujutro kao klub MOST-a se pojaviti u Ministarstvu uprave i tražit ćemo da nam isprintaju kontrolne liste jer je ministar rekao da nema nikakvih problema s tim. Ako to sutra ne dobijemo na uvid, sve kontrolne liste s nevažećim potpisima, jasno je o čemu se ovdje radi, znači pozivam se na njegovu riječ koju je ovdje rekao. A što se tiče znači ostalih rasprava, jasno je da je ovdje napad na referendum od strane onih koji ne bi sjedili ovdje u Hrvatskom saboru da je primijenjeno ono što ovaj referendum predlaže a to su 3 preferencijalna glasa, preferencijsko glasovanje ili elektronsko glasovanje. I ovo nije nikakva borba za HDZ jer da mi imamo elektronsko glasovanje, HDZ sigurno ne bi bio na vlasti u RH. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Slijedeća replika, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem. Tu se provlači jedna teza potpuno nelogična a to je da bi Vlada trebala biti neutralna oko bilokojeg referendumskog pitanja što je potpuno nelogično, dakle, svaka politička stranka ima stav oko pojedinog pitanja i Vlada može biti neutralna jedino ako jedan koalicijski partner ima jedno mišljenje a drugi ima drugo, to ovdje nije slučaj. Dakle da Vlada podržava inicijative ovog tipa, ne bi bilo potrebe za referendumom, Vlada bi predložila zakona, njena parlamentarna većina bi ga usvojila i koji referendum. A što se tiče Vlade kao institucije, ona mora biti nepristrana u smislu administrativnih stvari, brojanja potpisa itd., ali što se tiče političkog stava, nema neutralnosti.

Slijedeća replika, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi ministre Kuščević, znači vi se pravite ovdje veliki demokrata i ne znam, slobodouman svjetonazor na imate, međutim činjenice vas svaki dan demantiraju. Evo vi ste za svoje članove napisali formular u kojem im zabranjujete govoriti i to pred sudom i pred policijom. Tražite od svojih članova da potpišu dakle izjavu o šutnji a izjavu o šutnji potpisuje osim HDZ-a još jedino sicilijanska mafija. Tražite ne znam, da vam ljudi kažu koliko imaju primanja, da vam daju sve svoje osobne podatke s kojima ćete vi raspolagati i kako god hoćete i tražite od njih da nigdje ne govore čak i o podacima koji nisu tajni i koji nemaju nikakve veze sa vašom strankom, znači to je ta diktatura HDZ-a koja je vidljiva na svakom koraku i koja demantira vaše nastojanje da se prikažete kao demokratski orijentirani ministar. Slijedeća replika, poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Digli ste repliku, kolegice. Malo ste zaboravili. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Ministre, htjela sam još jednom podsjetiti na ono što ste i vi ukazali, dakle svi potpisi, originali deponirani su u Hrvatskom saboru. Za one koji kažu da nisu mogli imati uvid u potpise, podsjećam da je prošle godine u studenom Ministarstvo uprave pozvalo sve zainteresirane da mogu izvršiti uvid u potpise. Dakle od 19 do 21. mogli su svi oni koji su željeli imati uvid u vlastite potpise, zatim za dvije inicijative bili su datumi od 26. do 28. studenog itd. Dakle i svi zastupnici, svi koji su bili zainteresirani, prošle godine u studenom mogli su imati uvid u sve ono što ih zanimalo. 1001. puta izgovorena je laž i neistina da netko traži po Hrvatskom saboru potpise i da ih ne može pronaći, to jednostavno nije točno. Hvala lijepo potpredsjedniče. Prvo i osnovno tko je kriv, kriv je loš Zakon o referendumu koji dozvoljava sve ove stvari. Dakle, prvo nemamo propisano niti imamo kontrole uopće oko prikupljanja potpisa, dakle sama jedna od ove dvije inicijative je rekla u jednom trenutku da nemaju dovoljno potpisa, da nisu dovoljno skupili, onda su to sve skupa kao sortirali mjesec i pol dana nakon završetka roka prikupljanja potpisa i onda su se najednom potpisi pojavili. Dakle, to zakonski nije propisano i tu su se već otvorila sumnja u samo prikupljanje potpisa. S druge strane nije propisan ni način provjere i tu se vi niste snašli kao ministar dobro jer cijeli proces nije bio dovoljno transparentan, nisu slane jasne poruke i zbog toga je cijeli ovaj kaos nastao, dakle krivnja je podijeljena a ono što nam treba, hitno nam treba novi Zakon o referendumu koji će propisati sve ove nedoumice da nam se ove stvari više ne bi dešavale. Odgovor, ministar Kuščević, izvolite. Znači zakon je zaista loš, pun praznina, treba ga doraditi i evo ga, on će već u prvom tromjesečju ove godine ugledati svjetlo dana, imat ćete priliku ovdje u Sabu dat svoj doprinos da bude bolje i kvalitetniji zakon. Međutim, nije točno ovo što ste rekli da smo mi krivi, da je, da smo ostavili praznine itd., ne. Dakle, jasno je donesena odluka tko će provjeravati potpise, jasno je donesena, dakle, ja sam osobno potpisao što mora potpis sadržavati i držali smo se minimuma, ime, prezime, OIB i da je osoba vlastoručno potpisala.

Dakle, vi ste se javili za repliku, u pravu ste, ali nažalost, temeljem Poslovnika iskoristili ste pravo na repliku jer ste već 3 puta replicirali, tako da, nažalost, ne mogu vas ni prozvat. Ne razumijete? Dakle, 3 puta ste replicirali, ako mi ne vjerujete, možete pogledati i preslušati fonogram, pa ako sam ja u krivu, ja ću vam se ispričati, ali mislim da nisam. U ime Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, danas se raspravlja o rezultatima obrade potpisa za referendum i država tvrdi da je bilo na knap, da je falilo 1% ili 2% potpisa za oba pitanja. Naravno, uvid u sporne potpise ljudima koji su ih prikupljali ne želi država dati. Zašto? Međutim, ono što bi ja htio reći, nije ovdje problem referenduma u RH, ovdje je problem demokratskog deficita u cijeloj EU. Svi, naime, znate da 2/3 zakona koje mi ovdje donosimo uopće ne ovise o nama, već nam dolaze iz Brisela, Brisel ih ovdje daje, da i mi ih moramo po nekoj šabloni u hitnom postupku sprovodit. I postavlja se pitanje, ako mi moramo, jako je dojmljiv bio, ako se dobro sjećam zastupnik Felak, on je rekao, ne traži od nas EU da mi mijenjamo Zakon o privatizaciji INA-e, veli, nego nam prijete kaznama i sankcijama, digli su tužbu protiv nas i kao mi da izbjegnemo je li te probleme kao mi onda hitno mijenjamo Zakon o privatizaciji INA-e. I htio bi reći da, zamislite da Europska direktiva kaže recimo da se mora dozvolit uvoz GMO hrane, a da na referendum izađe dovoljan broj ljudi koji kažu, mi smo protiv uvoza GMO hrane u RH. I čak da ljudi izađu na referendum i podrže takvo mišljenje, da li mislite da bi država mogla provesti takav zakon kojim se GMO zabranjuje? Ne bi. Zašto? Zato jer je Europa odnosno Brisel iznad nas. Znači, ako Brisel kaže da nešto ide, to ide, ako Brisel kaže da nešto ne ide, to ne ide, neovisno o volji našeg naroda, o volji birača, o volji ljudi koji su izašli na referendum. I ta, taj deficit demokracije, rezultirao je, evo npr. kako su završili organizatori referenduma u Španjolskoj, pa tamo ih izvode pred sudove, sude ljudima, to svi znate, htjeli su spriječiti referendum na Krimu, ali nisu uspjeli. Ali što vam hoću reći? Da, iako su recimo Englezi na referendumu rekli da žele izlazak iz EU, a vidite još uvijek Britanija nije izašla, kao da u toj EU mišljenje ljudi nije bitno, jednostavno ti birokrati u Briselu, oni odrede da će stvari radit na jedan način i to je to, nema rasprave. I ja danas ovdje želim reći hrvatskom narodu, hrvatskim biračima i naravno svim onima koji žive u RH, osim Hrvata, da narod ne vlada više državom, narod više nije nosioc vlasti jer da je narod nosioc vlasti i da Vlada izborom svojih predstavnika kojega predstavljaju i da vlast proizlazi iz naroda, to bi značilo da smo mi ti koji donosimo zakone odnosno da narod ili mi kao zakonodavna tijela ili Vlada, recimo da g. Plenković nama pošalje neki zakon, pa ga mi izglasavamo. Međutim, kao što i sami znate, to nije slučaj, zakoni dolaze iz Brisela, ovdje se samo prevode i idu hitnom procedurom i moraju se izglasavati, je li to volja naroda? I još jednu zanimljivu stvar je Felak rekao, kaže, mi te EU tj. EU zakonodavstvo veli, mi to moramo prihvaćat, išlo to nama u prilog ili nam možda baš i ne išlo u prilog, zapazite koja misao, znači, nije čak ni upitno da li postoje možda odredbe u Europi koje nama ne idu na ruku, pa to se zna postoje odredbe koje možda mi ne želimo. Međutim, zamislite da sad, recimo, ima neki EU zakon koji naši birači ne žele i birači izađu na referendum i g. Kuščević kaže svi potpisi su za pet, organizira se, skupi se i rezultat je narod ne želi neki zakon. Ha, može zavlačit, ali onda šta kaže, e slijede kazne, sankcije, prijetnje itd. Eto to je dame i gospodo, to je dame i gospodo Hrvatska stvarnost, znači zakonodavna vlast je otuđena od Hrvatskog sabora, ona je danas u Bruxellesu, mišljenje birokrata iz Bruxellesa je bitnije od mišljenja građana. Takva je danas situacija, a što se tiče svih građana koji su glasovali protiv referenduma tj. koji su se potpisali za to da se referendum održi mogli su vidjeti da ideju referenduma brani recimo Zlatko Hasanbegović čovjek koji je preko liste HDZ-a ušao u sabor, i koji je spasio HDZ-ovu vladu od pada i sad on kaže kao magistar Plenković ovo, magistar Plenković ono. Pa ja pitam gospodina Hasanbegovića nažalost ga sada nema, gospodine Hasanbegović gdje ste bili dok je grmilo zašto onda magistru Plenkoviću niste rekli evo gospodine Plenković ja vam uskraćujem svoju podršku, vi ne vodite politiku kako bi trebalo. Nažalost gospodin Hasanbegović tada to, kad je mogao učinit nije učinio, a sad on kako bi se reklo ono, kasno Marko na Kosovo stiže, sad on post faktum, ono poslije sve dolazi i sad tu viče na HDZ itd. Nismo toliko zaboravni dame i gospodo. I cijela ova situacija ja bi rekao tragi komična u kojoj se država nalazi je rezultat neiskrenosti, neiskrenosti i birača i političara, a zašto, zato jer birači kažu mi ne bismo nešta htjeli, ali kažu kao mi bi htjeli u EU, e ali u EU je moraš. Znači EU nije zajednica koja je bazirana na uzmi ili ostavi bazi, kao ono ako hoćeš, to je kao da priđete djevojci hoćeš nešto nećeš i onda ona kaže gle hoću ili neću, ne moraš to je nasilje i što je najzanimljivije od svega oni su nama govorili kad uđemo u EU mi ćemo tamo tobože sjedat za nekim velikim stolom, ja sam to tako zamišljao i vjerujem i vi i onda ćemo mi iz Hrvatske suodlučivat, suodlučivat skupa sa Angelom Merkel, sa Makronom i kime sve ne. Međutim, postavlja se pitanje nakon svih ovih godina u EU, o čemu je to Hrvatska suodlučivala, odnosno na koje je odluke je Hrvatska u EU sudjelovala odnosno na njihovo donošenje utjecala. A zašto to pitam, zato jer kad pitaju magistra Plenkovića, našeg uvaženog premijera, pitaju ga kakav je vaš stav po nekom pitanju, e onda on kaže kad se savjetujem sa našim partnerima e onda ću ja vama reći koji je naš stav. To meni zvuči, zamislite da netko mene pita gospodine Pernar koje je vaše mišljenje o nekom pitanju, a ja kažem čuj kad mi žena kaže šta je mogu reć, e onda ću ja vama to reć. Međutim, kao što sam i rekao u EU nas se ne pita ništa, Hrvata je u EU manje od 1%, mi u EU ne odlučujemo apsolutno o ničemu. I jedna od rijetkih stvari u čijem smo izglasavanju sudjelovali je recimo glasanje za predsjednika tog Tajania Europskog parlamenta koji je rekao da u suštini, da je Dalmacija i Istra su talijanski, to je recimo doseg Hrvatske politike. I onda se kao tobože ispriča, ali zapravo ne kaže, ne ne Istra i Dalmacija su Hrvatske, ne ne nije to rekao, nego kao meni je žao da su mene ljudi krivo shvatili, kao došlo je do nesporazuma itd., itd. Ali nije došlo do nesporazuma, on se obraćao svojim biračima koji možda bi htjeli da Italija i Istra budu talijanske, ali umjesto da naš premijer za svoje prijatelje ima recimo zastupnike u Hrvatskom saboru on za svoje prijatelje ima gospodina Tajania, gospođu Merkel, pa kao da je gospođi Merkel stalo do nas i naše sudbine. Govorio sam svojedobno o svim lažima koje EU nama plasirala, među ostalim govorili su nam kad uđete u EU otvorit će vam se veliko tržište. Svi se toga sjećate od 500 milijuna ljudi, pola milijarde, čovjek bi reko da će naša industrijska proizvodnja zato doživjeti bum, međutim mi vidimo industrijska proizvodnja je doživjela pad. Zatvorili su sad jedan pogon u Đuri Đakoviću, brodogradilišta većina je otišla u stečaj i ona koja rade pitanje je što rade i kolko će još preživjeti i ne samo to, ja govorim stalno da je od ulaska u EU proizvodnja vina pala 40%, sad će reć netko e dobro gospon Pernar pa zar je vino tako bitno i dal vi pijete, ne pijem ali vam hoću ukazati na slom naše poljoprivrede. Sad je članak izašo da je u 10 godina proizvodnja mlijeka također pala 40%, 40% i vidjet ćete da je broj ljudi u regijama koje proizvode hranu također pao. Hrvatska od EU nije dobila apsolutno ništa, kad oni kažu dali su na Pelješki most od 2 milijarde, samo na otplatu kredita tim zapadnim kreditnim institucijama mi ćemo ove godine dat 35 milijardi kuna, samo na otplatu kredita. Za članarinu EU 550 milijuna EUR-a odnosno 4 milijarde kuna, znači samo na otplatu kredita i članarinu zapadu dajemo 39 milijardi kuna i dodajte na to dobit koju strane banke iz EU izvlače iz Hrvatske na godišnjoj razini i doći ćete do cifre od preko 40 milijardi kuna. Govorite o temi koja nema veze sa točkom dnevnog reda. Ja bih vas lijepo molio da se vratite na kolosijek i da vozite u smjeru u kojem je zadan točkom dnevnog reda i da govorite o temi koja je predmet rasprave. Hvala lijepo. Kada bi građani hrvatske države izašli na referendum i gdje bi pitanje bilo, želite li da Hrvatska država nastavi te milijarde svake godine davati van, i čak kad bi rekli i da ne žele, ja sam siguran da bi oni rekli, ali naši partneri u Bruxellesu kažu da to tako ne može. Stvari moju ići ovim redoslijedom itd. I u konačnici, svaka narodna inicijativa, bit će slomljena.

Ova Vlada, vlada zahvaljujući lažima. Lažima, poput one da neće dozvoliti zatvaranje rafinerije u Sisku. A rafinerija se zatvorila. Lažima, poput one, da će tobože, dokupiti INA-u, pa će vratiti INA-u u hrvatske ruke. To je govorio premijer Plenković. Danas mi znamo da je to bila laž. Pitanje koliko još laži će se morati razotkriti i zapravo, vidjet ćete vrlo brzo, da nas ne laže samo Vlada, lažu nas i oni iz Bruxellesa, a narod izborom onih koji podržavaju Bruxelles, odnosno tu politiku upravljanja zemljom izvana oduzima sam sebi zapravo pravo na odlučivanje jer da bi imao pravo na odlučivanje, morao bi moći konzumirati to pravo, a on zapravo ne može jer sam objasnio da se uredbe donose u Bruxellesu, da je Ministarstvo uprave nesklono tim referendumima zato jer zna da bi se kad-tad moglo pojavit neko škakljivo pitanje koje možda se ne bi smjelo postaviti i onda oni kažu, čuj, fali 1% potpisa. 1%, pa ono, tako blizu, a tako daleko. Znate na koga me to podsjeća? Ima jedan misao u kontekstu spasenja čovjeka. Kaže, skoro spašen. Da li je čovjek koji je skoro spašen, izgubljen ili spašen? Ono, malo mu je falilo. Malo je falilo. Ali je jasno da je njegova sudbina crna. Tako i s ovim referendumom, kao malo je falilo, ali ja mislim da ne zbog onih koji su skupljali potpise, nego zbog onih koji su ih brojali. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite.

Nakon ove rasprave kolege Pernara, meni ostaje još jedino da govorim o podmorskom svijetu, o ribama, algama i drugim morskim organizmima. Ali, kako ja tu nisam kvalificiran, ja sam jedino kvalificiran da nešto mogu otplivati u morskoj vodi i uživati u ljepotama mora gledanoga sa kopna pa se neću upustiti ni u to. Reći ću sljedeće. Ja se slažem da je bilo grešaka u vezi sa referendumskom inicijativom, ali, ne na kraju nego na početku. Ne tokom brojanja, nego tokom kampanje i prikupljanja potpisa. I to prolazi kao da se nije dogodilo. Prolazi to kako su se i gdje skupljali potpisi i tko je sve služio tome da se skupe potpisi. kojim se sredstvima služili ljudi u kampanji da bi skupili potpise. Ne strepeći da posegnu za tim da šire međunacionalnu mržnju, ne strepeći niti protiv toga i od toga da šire mržnju prema pripadnicima pojedinih manjinskih naroda i prema zastupnicima u ovom Saboru. I ne strepeći od toga da na veliko i na široko obmanjuju ljude i prodaju maglu. Kukali su da nemaju dovoljno mjesta za potpisivanje potpisa jer im neke općine i gradovi to nisu dopustile. Ali su zato posegli za svima onima koji su im to dopustili. A oni koji sebe stavljaju i iznad općina, iznad gradova, iznad države. Više su potpisa skupili i skupljali ispred prostora koji se zove profano, prostor prije ulaska u crkvu, vukući ljude za rukav i govoreći glasajte, potpišite protiv Pupovca. I meni je baš žao što nisu skupili milijun potpisa pa da se održi referendum protiv Pupovca. Ili Pupavca, kako najčešće izgovaraju. Jako mi je žao. Uživao bih u tome da vidim kako će izgledati taj referendum protiv jednog čovjeka u jednoj bogatoj, slobodarskoj, demokratskoj zemlji u kojoj ja jedem politički kruh i dijelim ga već 30 godina.

Nije ih stid naravno, ni to što su gotovo 2000 potpisa skupili od ljudi, čiji osobni podaci ili osobni identifikacijski broj ne pripada ovoj zemlji. Nije ih naravno ni stid ni toga što su popisivali osobe koje nisu punoljetne, koja su djeca, a još manje, zato što su popisivali one koje nisu živi, koji su umrli.

Tolerirala je da se radi ono kao što tolerira inače da se radi ono što se ne smije raditi ni po zakonu, ni po običaju. Pa je tako tolerirala, da oni koji su rekli, nismo skupili potpise, nakon 15 dana kažu, je skupili smo potpise.

Kontrolni popis može biti samo onaj koji je u Saboru, kontrolni popis može biti samo onaj koji se nalazi na elektronskoj memoriji u APIS-u i kontrolni mehanizam može biti samo nečiji osobni dokument. A kontrolnog popisa, kao što smo se potrudili da saznamo i kontrolnoga popisa nije bilo i nije rađeno. Ono što je rađeno, jeste radni materijal. Onaj tko ne vjeruje u taj radni materijal, može na osnovi prava, kojemu zakon dopušta provjeriti, da li postoji vjerodostojnost između jednoga i drugoga dokumenata. A nastavljati priču oko referenduma, kada je sasvim jasno, da taj referendum ima za cilj samo jedno, to je kako doći na vlast. Kako doći na vlast s pomoć tobožnje priče o suvremenosti. Što mislite, koliko će se suvremenosti osigurati time, što će se dopustiti time da u zemlji ima više nasilja nad ženama.

Sve iznimni katolici i hrvatski suvremenisti koje ugrožavaju pederi i Srbi i ne znam tko drugi. A tko ih ugrožava? Oni sami, neostvareni, neiživljeni pederi, u moralnom i svakom drugom te riječi. Neostvareni Hrvati, koji nisu u stanju shvatiti, da im nisu Srbi, koji su ostali živjeti u Hrvatskoj i koji im predstavljaju Srbe problem, problem su oni sami. Jer ne znaju tko su, što su, kuda će i kako sa sobom. Pa tako kao što su jučer pljuvali po Beogradu, danas pljuju po Bruxellesu, a sebe nikako da pogledaju tamo gdje se čovjek treba pogledati, u očima drugih ili u ogledalo. To su ti suvremenosti, koje navodno nude mogućnost, kao što to čini sada, naš junak, koje druge proglašava homoseksualcima i bježi van iz ovoga Sabora tzv. Zekanović. Sramota me dijeliti ovu dvoranu sa ljudima koji tako misle i tako govore o drugim ljudima. I oni bi ovoj zemlji trebali donijeti prosperitet i oni bi ovoj zemlji trebali osigurati pravi identitet. I oni bi ovoj zemlji trebali osigurati slobodarstvo. A zapravo nas vraćaju u crni mrak. Zato, ovo doista nije pitanje, jesu li ljudi koji su radili ovaj posao koje im je povjerila vlada, napravila taj posao kako valja. Ovo je priča o onima koji su skupljali potpise i koji su vodili kampanju, koji su se služili, najnedopuštenijim sredstvima da jedva skupe potpise, a onda se jedan profesor kako reče ustavnoga prava, poziva na volju naroda. Jeste, svaka hulja se danas može pozivati na volju naroda i zato nam jeste tako kako nam jeste i biti će nam tako sve dotle dok narod ne prozre te hulje. Zahvaljujem poštovanom kolegici Pupovcu, imamo jednu povredu poslovnika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite.

Kolega Grmoja zahvaljujem vam na vašoj povredi Poslovnika, zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika, ne smatram da je povrijeđen Poslovnik. Temeljem članka 240. izričem vam opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja ove točke dnevnog reda.

Ma ne, evo dozvolit ću vam ja napravite ovo što ste odlučili HDZ, SDP, SDSS i ostali koalicijski, evo kolega Batinić, Kolega Grmoja temeljem članka 241. izričem vam udaljenje sa sjednice do kraja današnjeg dana. Nastavljamo sa radom plenarne sjednice u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Batinić Milorad. Hvala podpredsjedniče, poštovani ministre, državna tajnice, kolegice i kolege danas se u današnjim raspravama moglo se čuti baš svega. No ono što želim kazati danas odlučujemo o zaključku Odbora za Ustav i Poslovnik koji zaključuje i prijedlog zaključka apsolutno ćemo prihvatiti da nije ni jedna inicijativa skupila dovoljno potpisa. Tehnički gledano i uspoređujući i same procedure koje su u izvješću Vlade vrlo precizno na jedan prihvatljiv i zadovoljavajući način iz prezentirane opisani su postupci, možemo to prihvatit. Međutim isto tako mogu ministre znači i povjerenstvo koje ste imenovali i sve one procedure koje su nakon predanih potpisa od građanskih inicijativa uslijedile da ste bili što je meni kao liberalu prihvatljivo, bili ste i više nego liberalni, međutim imam određenih dvojba što se tiče poštivanje određenih članaka zakona u toj provjeri, vjerujem, smatram da ste trebali biti rigorozniji. A upravo to se može iščitati iz vaših obrazloženja. Vrlo precizno je opisana metodologija, način od provjera broja i vjerodostojnosti potpisa i naravno da možemo prihvatiti da nećete tražiti grafološke nalaze, ali jednako tako iz ovog izvješća je vrlo vidljivo u nekoliko primjera da je jedna te ista osoba upisivala i čak je i potpisivala što ste i sami dokazali. Iako članak 8e. Zakona o referendumu birači koji se izjašnjavaju znači govorimo o potrebi da se zatraži raspisivanje upisuju svoje ime i prezime, osobni identifikacijski broj te se osobno potpisuju. Da ste doslovno primjenjivali članke zakona te potpise niste smjeli uvažiti. Jednako tako što se tiče dijela da su liste koje su predavane trebale biti numerirane, da su trebali biti prijavljena mjesta na kojima se skupljalo, da ste doslovno primjenjivali članke zakona trebali ste odbaciti negdje preko 31.000 potpisa, prihvatili ste i velim prihvatljivo, možemo to prihvatiti, tolerirati, jer vjerujem da je i onima koji su prikupljali te potpise nije bilo jednostavno u roku od 15 dana koji je zakonski definiran iako je realno moguće u tom roku skupiti potpise očito kao što ste i najavili vjerujem da će i novi prijedlog Zakona o referendumu kada dođe u saborsku raspravu morati i te stvari preciznije definirati. Što se tiče onoga što svakako u ovom numeričkom dijelu iščitavajući brojeve, a opet sagledavajući referendum kao neposredan oblik izjašnjavanja građana, znači volju građana ono što žalosti i što me čudi što jedan vrlo velik broj kolega ovdje u sabornici uporno negirajući ovo izvješće ističu nepovjerenje u institucije, državno povjerenstvo u APIS, u povjerenstvo koje je imenovano, ovdje možete u izvješću vidjeti točno potpise, osobne potpise ljudi, članica i članova povjerenstva koje su radile posao. Ne razumijem odakle toliko nepovjerenje, a vrlo je jednostavno dokazivo i svatko može provjeriti autentičnost potpisa i onoga što je u izvješću napisano. Ono što svakako na jedan način izražavanja demokratski neposrednog izražavanja što baca jednu ružnu sliku uzet ću samo građansku inicijativu Istina u Istambulskoj, 8000 duplih potpisa, mislim da je malo previše duplih potpisa da bi se moglo govoriti o nenamjernosti, o nespretnosti, pogotovo kad imate 2594 potpisa gdje OIB uopće ne postoji, nije evidentiran u registru birača. Jednako tako 420 osoba nije bilo punoljetno. Zar smo do te razine došli da manipuliramo sa maloljetnim osobama? 158 osoba nisu hrvatski državljani, 240 osoba preminulo je prije nego što se prikupljalo potpisa. Pa ja bi htio sve ove, nažalost, očito su otišli, da li ih je sram, pa bilo bi ljudski da ih je sram ono što su sve ovdje govorili i zastupali i branili odnosno govorili protiv ovoga izvješća ne navodeći argumente, nego po nekom osjećaju, znači, tu i mrtvi glasuju, pa sramotno. To je više nego dovoljan broj da gledamo na jednu inicijativu, referendumsku inicijativu, neovisno o motivu, neovisno o temi koja se obrađuje i koja je predmet potencijalnog referenduma, niti iz osobne, niti iz političke razine, da se upravo te građanske inicijative trebaju sramiti ovoga, trebaju se sramiti i zapitati da li su dostojne čak i velim, ukoliko se ne slažem sa njihovim inicijativama, da li su dostojne svih tih potpisa, valjanih potpisa građana odnosno birača u RH.

Znači, svakako, trebat će ići u izmjenu Zakona o referendumu i upravo temeljem ovoga iskustva i iskustava prethodnih referenduma, daleko preciznije, kvalitetnije, riješiti pitanje i budućih inicijativa za skupljanje potpisa, za referendum, a kao jednako tako i samog referendumskom izjašnjavanju. Naravno, želim reći nekoliko riječi o materiji odnosno o biti odnosno o samim idejama građanskih inicijativa što su željele postići sa tim referendumom. Što se tiče dijela, a govorimo o Izbornom zakonu, HNS-u nije strano preferencijalno glasovanje, ne, dapače, imali smo i u, mislim da je bilo 2015. i prijedlog zakona gdje smo predložili da se preferencijalno glasovanje uvaži jednako kao na nacionalnoj razini, tako i na lokalnim i regionalnim izborima, upravo da se građanima omogući da preferencijalnom glasom preferiraju osobe sa liste koje oni žele, da li jedan, dva, tri glasa, s tim nemamo problem i apsolutno podržat ćemo prijedlog zakona koji će to omogućiti.

Što se tiče dijela, gdje se jedan dio naših zastupnica i zastupnika nacionalnih manjina kroz inicijativu stavlja u poziciju nižerazrednih zastupnika, zastupnika sa pravom glasa samo o nekim točkama dnevnog reda, pa mislim to više nego korak unatrag, više je nego korak unatrag. A što se tiče u konačnici Istambulske konvencije, tu smo vrlo jasno artikulirali svoje stavove, stojimo i dan danas i smatram da jedno moderno, moderna RH, građanska RH, nikako ne smije niti pomisliti na takvo nešto. Što se tiče ljudskih prava, ljudskih sloboda, to bi, vjerujem i Ustavni sud, da je došlo do te procedure, apsolutno morao obustaviti te procese. Klub HNS-a će prihvatiti izvješće odnosno prijedlog zaključka Odbora, vjerujem da i oni nevjerni Tome iako nisu naveli nikakve, apsolutno nikakve argumente, iako je ovdje u raspravi od strane ministra obrazloženo i same procedure, i mogućnost kontrole, oni nažalost, ne žele vjerovati. Činjenica je da jedna grupacija ovdje nas, saborskih zastupnica i zastupnika već dugi period, nekoliko mjeseci, upravo radi na destrukciji rada HS, na opstrukciji i naprosto negiraju i ustavni poredak RH i mislim da to svakako nije dobro.

Zahvaljujem kolegi Batniću, prelazimo na sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Dobar večer, gospodine potpredsjedniče, gospođo državne tajnice, kolegice i kolege. Pokušati ću svoju raspravu podijeliti u 3 dijela, odnosno, 3 aspekta ove teme koja je na dnevnom redu. Jedno je procedura, dakle, što se je dogodilo i što nam je podastrto u ovom prijedlogu zaključka. Klub GLAS-a i HSU-a nalazi se u opoziciji suprotne strane vlade, ali nekih osnovnih i temeljnih pravila i nekog respekta prema institucijama se ipak po našem mišljenju moramo držati, jer ako sami krenemo destruirati svoje institucije, pa čak i usprkos tome, što možda neki drugi koji bi se toga trebali isto tako držati, i kada su u opoziciji, nisu baš tako čvrsti u tome. Mislim da se svejedno toga trebamo držati, jer od nekud treba početi. Dakle, ove potpise nije predlagala, nije kontrolirala Vlada, kontrolirale su ih institucije, koje smo mi ovdje izabrali, ispostavili, kao što je Državno izborno povjerenstvo, kao što su činovnici u ministarstvu za to zaduženi i ono o čemu bi se morali pitati, je što se procedure tiče, kako to da ima čak da ih ima deseci, a ne stotine, kako to da ima falsificiranih potpisa, odnosno, tko je falsificirao potpise ubacujući unutra, mrtve, malodobnu djecu, to je netko morao raditi. To se nije dogodilo slučajno, da je netko došao i potpisao svoju mrtvu mamu. Jer ako imate stotine tisuće takvih potpisa onda je to netko svjesno i s takvom namjerom radio, a to mogu biti jedini sakupljači potpisa, nema nikog drugog, tko je to mogao napraviti. Prema tome, ako išta u ovom trenutku izaziva sumnju, to su oni koji su te falsifikate napravili. Ja se moram složiti s onima koji su rekli da vjerojatno treba gledati ne samo očite takve falsifikate, dakle, mrtve, malodobnu djecu, ljude bez OIB-a itd. nego i stotine i tisuće onih koji su na isti način potpisani, ali to je očito bilo preveliki zadatak u ovom trenutku, međutim, čak i ono gdje je sasvim neupitno, da je došlo do falsificiranja je dovoljno da čisto na proceduralnoj razini ove inicijative nemaju dovoljno potpisa. Tu su neki od kolega govorili da to treba odlučiti Ustavni sud, pa ja ne vidim što bi Ustavni sud tu odlučivao. Ustavni sud može odlučivati o tome da li je neko pitanje primjereno, da li je neko pitanje u skladu s Ustavom ili nije u skladu s Ustavom, ali da li ima dovoljni broj potpisa, tu nema što Ustavni sud odlučivati, to se zbroji i temeljem tog broja, mi možemo donijeti našu odluku. Mi možemo reći, naravno da ne vjerujemo ni u jednu instituciju u Hrvatskoj, ali onda stavimo ključ u bravu i idemo kući, jer onda nema potrebe, da uopće o bilo čemu ovdje razgovaramo. Prema tome, ako se složimo da barem neke procedure, dakle, i neke insinuacije koje smo uspostavili za obavljanje tih procedura da ih respektiramo, te institucije su konstatirale ono što imamo u ovom izvješću na temelju kojeg se predlaže ovaj zaključak. I sa tog stanovišta, naročito, moram reći da je mene malo, uzbudilo i uzbunilo ona rasprava u javnosti koja se je javila da su nekakve liste uništavane. Međutim, sada se vidi da je to dostupno i da nisu liste uništavane i mislim da je jako neodgovorno tvrditi da su uništavane liste, jer ljudi kada tako nešto čuju, misle da su uzeti potpisne liste i naprosto su uništeni dijelovi tih lista, što ponovno, apostučnto ruši bilo kakvo povjerenje u institucije sustava, u institucije države. I sa tog stanovništva, smatram takav pristup a čini se po svemu da to zaista nije istina, da je to rađeno, takav pristup, zapravo je neobično destruktivan i neogovaran, što se ove teme tiče. Dakle, ako je u skladu sa onim što je ovdje rečeno, što je više puta ponovljeno, ja sam isto tako, prije, za vrijeme rasprave otišla na internetu potražiti na koji način mogu dobiti podatke iz APIS-a i tamo sam dobila informacije na koji način je to moguće. Dakle, ako sam ja mogla tu iz klupe vjerojatno svatko može otići i povjeriti na koji način, može dobiti uvid u te podatke, koji su tamo pohranjeni. Prema tome, što se procedure tiče, po svemu sudeći, one obavljena lege artis, i s tog stanovišta, mislim da temeljem ovog prijedloga možemo dobiti zaključak kako je predložen. Druga tema o kojoj bih htjela reći nekoliko riječi, zato što su kolege ovdje više puta ponovili ili nekoliko kolega je ponovilo kako je referendum vrhunac demokracije. To bih htjela vrlo energično dovesti u pitanje. Dakle postoje neki od utemeljitelja moderne države i moderne ideje demokracije kao što je recimo autor Američkog ustava James Madison, koji direktnu demokraciju uopće ne smatraju demokracijom, koji smatraju da je direktna demokracija previše podložna demagozima, momentalnim huškačima koji se popnu na pozornicu ili na govornicu i vrlo lako nagovore ljude da metaforički rečeno ubiju Sokrata. To inače nije, to je i doslovno bilo tako ali u ovom slučaju metaforički. Dobar primjer toga je za one koje zanima a može se naći na internetu, to smo čitali ali smo zaboravili u Shakespearovom Julie Cezaru govor Marka Antonia. To je fantastični primjer što demagog može sa direktnom demokracijom. Dakle trebaju koristiti vrlo mudro trebaju koristiti u onim situacijama u kojima pitanje političke odgovornosti nije ključno pitanje jer jedna od stvari koju direktna demokracija nosi sa sobom je da one koji odlučuju apsolvira od odgovornosti. Nema subjekta odgovornosti osim narod a narod naravno nikada nije kriv. Prema tome, u tim uvjetima je cijela ideja odgovornosti u politici je upravo povezana sa tom idejom predstavničke demokracije, jer ona, u njoj odgovornost ima ime i prezime. I zbog toga ova glorifikacija referenduma kao festivala demokracije je potpuno suprotna, krajnje upitno, čitajte bilo šta Toxqueville, Monteskjea, da ne kažem o Madisonu koji direktno o tome piše ali i suvremene autore. Dakle smatram da je važno u jednoj instituciji, najvišoj instituciji predstavničke demokracije u svakoj zemlji kao što je parlament jasno izaći na čistac sa mistifikacijom direktno ili razotkriti tu mistifikaciju direktne demokracije kao festivala demokracije. To je kao što je Madison rekao na samom rubu terora gomile. Dakle podložno je manipulaciji više nego i jedna druga forma odlučivanja. Ima situacija u kojima je primjereno ali sigurno nije recimo jedan takav primjer je Pariška komuna jedna od prilično krvavih iskustva u povijesti ali sigurno nije festival demokracije ili najviši oblik demokracije. I konačno treća tema o kojoj se danas ovdje govorilo su sama pitanja dakle za koja pitanja su se zalagali inicijatori da se postave na ovom referendumu koja se svode u prvom redu uz različita ukrasna i dodatna pitanja za koje nije potreban referendum jer se mogu raspravi i odlučiti u Saboru. Glavna pitanja su diskriminirati predstavnike, saborske zastupnike manjina i otkazati jedan ugovor koji iskreno rečeno vrlo blago kao što je vidljivo, ali barem na razini neke političke volje staje u kontra nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, odnosno pokušati vratiti to nasilje u sferu privatnosti i reći to se nikog ne tiče, to se događa u obitelji, ne treba tu nitko ništa intervenirati. Mislim da je u tom pogledu kolega Vučetić upravo o tim temama, dakle onome o čemu se trebalo pitati na referendumu dobro ovdje govorio pa vas neću dalje s time zamarati, naprosto ću reći da klub GLAS-a i HSU-a podržava što se samih tema koje bi bile na referendumu tiče, podržava ono što je kolega Vučetić rekao. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite. Dobro večer poštovane kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice. Činjenica da smo danas ovdje i da raspravljamo o ovim zaključcima nije se trebala dogoditi. A nije se trebala dogoditi iz jednog vrlo jednostavnog razloga zato što se u modernom i demokratskom društvu a vjerujem da svi želimo da Hrvatska bude upravo takva moderno i demokratsko društvo ne bi trebalo tražiti ograničavanje prava žena, niti prava manjina, bilo nacionalnih, bilo seksualnih, bilo nekih trećih. A ono o čemu ovdje raspravljamo u svojoj samoj suštini nisu zaključci već upravo to, referendumske inicijative koje idu upravo za ograničavanjem nečijih prava i to sasvim slučajno kako to obično biva kada ova bratija okupljena danas u Narod odlučuje a jučer U ime obitelji traži za ograničavanjem prava ranjivih skupina, onih koji su slabiji u društvu i onih koji se često, često teško brane od ovakvih napada. U normalnom demokratskom društvu, naš bi zadatak bio govoriti o tome kako njihova prava povećati. Normalan zadatak za nas bio bi raspravljati kako bolje implementirati Istanbulsku konvenciju. U normalnom demokratskom društvu raspravljali bi o učincima provedbe te konvencije da vidimo gdje smo pogriješili. Ne, mi ovdje moramo raspravljati o tome zašto se traži njen opoziv, pa i u onom pitanju koji uz sumanutu akrobaciju, traži i promjene Ustava da bi to bilo dopušteno jer svi znamo, da pitanje, kako je u samom startu bilo postavljeno, nije bilo u skladu sa Ustavom RH. Mi nažalost raspravljamo o ovim referendumskim inicijativama jer u našem društvu postoje grupe s desnog vrlo konzervativnog i klerikalnog političkog spektra koje sebi uzimaju pravo tvrditi da govore u ime čitavog naroda. Tim grupama, vjerujem, ne samo u svoje ime, poručujem, ne govorite u naše ime. Ne govorite u moje ime i to si nemojte više dopuštati. Jutros, prije nekakvih 10-ak, 11 sati, imao sam prilike slušati kolegu Pernara kako je u svojoj raspravi predložio da zamislimo kako bi izgledalo da neki zastupnici nemaju prava glasa. G. Pernar koji je danas branio ove referendumske inicijative, nije to uopće trebao zamišljati. Trebao je uzeti jedno od predloženih referendumskih pitanja i vidjeti kako bi to izgledalo da se nekim zastupnicima oduzmu određena prava i da postanu kako ih je on nazvao, voajeri. Da ovdje samo sjede, tu i tamo nešto pripomenu, a kada se glasuje o stvarima koje su za jednu državu ključne, najbitnije, a to su proračun, o kojem ovisi financiranje čitavog državnog aparata pa i države, i glasovanje o formiranju izvršne vlasti, iz toga se moraju izuzeti. Ne zato što su bolji ili gori od nekoga od nas. Ne zato što su dobili više ili manje glasova jer primjerice, uvaženi kolega Pupovac, koji je govorio prije mene dobio je nekih 20 puta više glasova nego što je to dobila g. Markić, koja je inicijator ovog referenduma, nego bi im prava u HS-u trebalo oduzeti zato što su Srbi, Slovenci, Talijani, Albanci ili nešto treće u osnovi zato što nisu Hrvati. To ne možemo podržati. Mi u SDP-u za takve referendumske inicijative i za raspisivanje takvih referenduma, glasovati, nikada nećemo. Pa tako niti danas. I zato ćemo podržati zaključke koje je Odbor za Ustav predložio i koje, o kojima danas ovdje raspravljamo. Međutim, činjenica da ne podržavamo ove referendumske inicijative, činjenica da ih smatramo protuustavnima, duboko nemoralnima i protivnima Ustavu RH ne znači da na druge stvari, koje su vezane uz ovaj referendumski proces, moramo šutiti, moramo zatvoriti oči i praviti se da se nisu dogodile. Bojim se da se u ovom slučaju, radi o ozbiljnom propustu Ministarstva uprave. Kontrolne liste nisu potpisne liste, kao što neki pokušavaju prikazati i kao što neki pokušavaju lažno poentirati. Kontrolne liste doista jesu pomoćni radni materijal. I drago mi je, da je nakon mojeg inzistiranja na sjednici Odbora za Ustav, zbog kojeg sam, nažalost morao tu sjednicu i napustiti ipak Ministarstvo uprave poslalo očitovanje. Ali, bojim se, da ni dana današnjeg nije u potpunosti razjašnjeno da li su ama baš svi podaci koji su bili uneseni u kontrolne liste doista danas dostupni u i elektronskom obliku. Ako jesu, onda ću se složiti s kolegom Vučetićem i reći da je to samo pitanje medija, a ne i pitanje informacije. Međutim, i ovo što se dogodilo je ozbiljna greška. A objasnit ću vam zašto. U ovom referendumskom postupku od prvog dana Ministarstvo uprave i ministar uprave postavili su se izuzetno traljavo. I znate li kome su time najviše pomogli? G. Markić, kolegama iz MOST-a i svim drugima koji uz sve svoje manipulacije nisu uspjeli prikupiti dovoljno potpisa za ovu inicijativu. I što oni sada čine? Zbog ovakvih grešaka Ministarstva uprave, prikazuju se kao žrtvama. A oni žrtve nisu. U ovom slučaju oni su sve samo ne žrtve. Oni su nasilnici koji su pokušali napraviti agresiju nad dijelom hrvatskog naroda samo zato što su mislili da to mogu i samo zato što im je to nažalost jednom uspjelo. Ministarstvo uprave je pogriješilo i bez obzira na činjenicu da možda ove informacije sve doista postoje u elektronskom obliku, sve podatke, sve materijale koji su nastali vezano uz ovaj referendumski postupak, trebalo je sačuvati do njegovog okončanja. Do njegovog okončanja, predati ga Saboru, makar i u zapečaćenim omotnicama, makar sa oznakom da se ovome ne može pristupiti osim u kontroliranim uvjetima, i na taj način otkloniti svaku sumnju, svaku sumnju u pristranost ovog procesa. To nažalost nije napravljeno. I gđa. Pusić je samo djelomično u pravu kada tvrdi da se ovdje radi o udaru na institucije. Jer u jednom dijelu doista se radi o ugovoru na institucije. Ali u drugom dijelu, institucije su svojom aljkavošću, a nadam se da je to samo aljkavost, doprinijele da se njihov ugled još sroza. Međutim, koliko god postoji odgovornost Ministarstva uprave, ona se ne može uspoređivati sa odgovornosti koja postoji na strani inicijator ovih referendumskih inicijativa. Prvo i osnovno, naravno, zbog činjenice da su se usudili, usudili na ovakav način napasti na ranjive skupine. Međutim, nisu tu stali, oni su nastavili djelovati protivno, ne samo slovu, već i duhu Ustava RH, samim temeljnim osnovama. To da se netko tko je mrtav, tko je mrtav, potpisao, nije greška, nije greška. To znači da je netko uzeo tuđe osobne podatke i upisao ih u potpisne liste. Za one koji su mrtvi, to smo mogli utvrditi, za one koji su maloljetni, to smo mogli utvrditi, ali postavlja se legitimno pitanje, da li se stalo samo na mrtvima ili maloljetnima? Mislim da svi ovdje koji raspolažemo minimumom sposobnosti za logičko razmišljanje znamo da se nije stalo na mrtvima i maloljetnima i znamo i da među ovim potpisima za koje je Ministarstvo uprave utvrdilo da su valjani, postoji niz onih, niz onih koje nisu dale osobe koje su tamo navedene. Nažalost, zbog manjkavosti našeg sustava, to ne možemo utvrditi i tu dolazimo do treće stvari koja možda nije direktno vezana uz sam zaključak o kojem ćemo glasovati preksutra, al je direktno vezana uz ono zbog čega smo taj zaključak donijeli, a to je činjenica da hrvatski referendumski okvir nije uređen i nadam se, nadam se, toplo se nadam, da će svima nama na političkoj sceni ova 3 referendumska pitanja poslužiti kao otrježnjenje i da ćemo napokon smoći snage preći preko nekakvih trenutnih političkih jazova i riješiti ovo jednom za svagda. Ovo možda nije goruće hrvatsko pitanje, kao što je pitanje ekonomije, kao što je pitanje iseljavanja, al je svakako jedan od kamečića koji tvori negativnu sliku o RH koju ima velika većina nas koji živimo ovdje, onih koji su otišli ili onih koji nas gledaju sa strane. Ja danas apeliram u ime svog kluba, mi smo podnijeli jedan prijedlog i dali smo inicijativu za promjenu Ustava RH. Ne morate ju prihvatiti, dajte svoj prijedlog, al, ajmo skupiti glave i otkloniti, otkloniti mogućnost da se još jednom nađemo u 9, 10 sati navečer i da nas je sram pogledati jedne u druge jer ja vjerujem da nas je mnoge danas bilo sram kada smo slušali g. Zekanovića kako proziva nekoga zbog njegove spolne orijentacije, mislim da nas je moglo biti sram, što takva persona sjedi s nama u zastupničkim klupama. Vjerojatno nećemo, ali ćemo krenuti u smjeru da kažemo da takvo ponašanje nije prihvatljivo, a mislim da je to prvi korak prema tome da ova zemlja postane modernije, postane bolje, postane uređenije društvo, postane država u kojoj svatko želi živjeti, od negdje moramo krenuti, ja vas pozivam, ja vas pozivam, da ovo bude zvono za uzbunu nakon kojeg ćemo krenuti jer doista, ako mislite, a imenovat ću ih sada, da gđa. Markić, g. Iličić i slični za 6 mjeseci neće krenuti sa ponovnim prikupljanjem potpisa za neku drugu, treću, četvrtu ili desetu inicijativu, ako mislite da se to neće dogoditi zato što sada nisu uspjeli skupiti potpise i ako mislite da ćemo tada moći se izvući zbog toga što su manipulirali, pa danas prikazivali da ih ima 370 000, sutra 400, onda se grdno varate. Riješimo ovaj problem, otklonimo svaku mogućnost da se još jednom ovdje nađemo i još jednom ovako debatiramo o ovakvoj stvari. Još jednom ću ponoviti, Klub zastupnika SDP-a će sa neizmjernim zadovoljstvom glasovati protiv raspisivanja referenduma kojim se narušavaju prava žena, prava nacionalnih manjina i prava onih koji su u hrvatskom društvu danas, nažalost, slabiji. Poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. g. Potpredsjedniče, moj samo apel da osigurate predstavnike predlagatelja da budu na raspravi jer nijedan od navedenih članova Odbora za Ustav nije prisutan. Ako to nije moguće, kolega Grbin i ja se javljamo dobrovoljno. Zahvaljujem.